Děkuji, paní ministryně.

Kdo je proti?

Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně.

Osobně si myslím, že to je dobrá dohoda.

Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, přeji pěkné odpoledne. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím.

Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy k hlasování nezazněly, tak vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.